Žijeme ve společnosti, která dosud nenašla způsob, jak opravdu dostatečným způsobem podpořit matku či otce tak, aby mohli zůstat doma s dítětem po dobu, která je dostatečná pro osobnost právě toho konkrétního dítěte. Žijeme také ve společnosti, dámy a pánové, která vnímá péči o výchovu malého dítěte zejména dvou až tří let věku jako dovolenou, máme to také v terminologii, nikoli za činnost, která v podstatě podstatně určuje šance pro budoucnost naší společnosti. Jinak spějeme do stavu, že základem společnosti budou dospělí v produktivním věku a malé děti a seniory takzvaně umístíme někam. Při rozhodování o tom, zda své dítě dám do dětské skupiny či do mateřské školky, je to už jedno, právě ve velmi nízkém věku, by měly matky vzít v úvahu, že toto umístění opravdu malého dítěte obnáší také jeden velmi důležitý jev.

TOP 09 je přesvědčena, že právě rodiče jsou garanty výchovy především v prvních fázích vývoje jejich života. Protože je ale TOP 09 přesvědčena také o tom, že každý nese odpovědnost za svá rozhodnutí, věříme, že služeb smysluplného zařízení, kterým jsou dětské skupiny, využijí rodiče a rodiny opravdu po důkladném zvážení.

Děkuji za pozornost. Ještě požádám kolegu Zahradníka, aby chviličku posečkal, mám tady dvě věci. První omluvy. Nyní faktická poznámka pana poslance Vítězslava Jandáka.

A chcemeli to minimálně skončit tento týden, tak buďme tak hodní a zamysleme se, a jestli nemá třeba kolega Zahradník, Zlatuška či paní kolegyně Nováková tak zásadní připomínku, tak ji neříkejme. Posuňme to do druhého čtení a pak budeme mít čas vyříkat si všechno. Berte to prosím jako laskavou připomínku. Děkuji vám moc. Děkuji panu poslanci Vítězslavu Jandákovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Jedna z nich je ta, že komunisté se nás tady snaží stále přesvědčovat o tom, jak krásný a dokonalý život byl v oněch čtyřiceti letech, kdy tady jako strana nadaná vedoucí úlohou vládli. Já si myslím, že si musíme všichni připomínat, a všem, kdo to chtějí slyšet také zdůrazňovat, že ta doba krásná nebyla a že jejich režim byl nedemokratický a zavrženíhodný. To za prvé. Za druhé bych se chtěl připojit k těm kolegyním a kolegům, kteří zmiňovali význam rodiny pro výchovu dětí, tedy zejména dětí v předškolním věku. Myslím, že naše hektická doba přináší problémy k tomu, aby rodiče mohli přenášet své názory na své děti, aby i prarodiče mohli přenášet názory na své děti, a každý návrh, který trochu zvolní tu institucionální polohu předškolního vzdělávání, je jenom a jenom vítaný, jako tedy je i návrh tento. A konečně za třetí. Chtěl bych zmínit jednu významnou věc. Já se v poslední době často setkávám se zastupiteli a starosty na jihočeských obcích a jeden z problémů, který oni zmiňují, je ten problém, že samozřejmě je v tuhle chvíli aktuální nedostatek míst v mateřských školkách.

A když tedy se má vybudovat nová kapacita v mateřské školce, tak to přináší kolegou Beznoskou zmíněné obrovské finanční náklady, tak aby všechny hygienické podmínky byly naplněny. Myslím si, že tento návrh, který je zde předložen, tak veliké investice nevyžaduje, a proto si dovolím připojit se k těm, kteří tento návrh budou podporovat. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška, ale já ho tady mezi kolegy nevidím, takže ztrácí pořadí. V tuto chvíli konstatuji už je tady. Vážený pane předsedající, děkuji.

A upřímně řečeno, to, co mi na tom návrhu nejvíc vadí, je, že se pod zástěrkou péče o děti motivovanou sociálními ohledy vytváří struktura, která může výrazným způsobem poškozovat další vývoj v té části, která se týká vzdělání jako takového. Předškolní výchova je velmi důležitá z hlediska kvality školského systému a chtěl bych zdůraznit, že toto je to hlavní, co bychom měli mít na paměti v okamžiku, kdy se o systém, který podporujeme v péči o děti, staráme. Tady zazněla celá řada názorů na to, jestli máme dobré školky, špatné školky, jestli dítě má být vychováváno v rodině, nebo jestli to má být v kolektivním zařízení, jestli jsme zde někdy měli dobrý systém, neměli dobrý systém. Většina těchto úvah byla založena na výběrových osobních zkušenostech, které neměly charakter tvrzení, která by byla Pane poslanče, já vás přeruším a opět požádám Sněmovnu o klid! Konstatuji pro kolegy poslance a poslankyně, že je poslední přihlášený do rozpravy, a rád bych, abychom tuto rozpravu ještě včas ukončili. Prosím tedy pány kolegy, kolegyně...